Děkuji. Tím jsme naplnili jednací řád. Zeptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Všechny vás odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili znovu.

Padl zde tedy návrh na opakování druhého čtení. O tomto návrhu rozhodneme hlasováním.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat a tento tisk bude znovu projednán ve druhém čtení. Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji.